Děkuji za dodržení času panu ministru Mládkovi. Nyní pan kolega Klán s faktickou poznámkou. On tady říkal o státech, kde platí úplný zákaz kouření, naprosto striktně úplný. A já říkám proč se nepodíváme tedy do ostatních států celé Evropy, na Slovensko, do Rakouska, do zbylých částí Německa, do Španělska, do Francie? Já nevím, jestli tady vy lobbujete za státy, které mají úplný zákaz, já říkám dobře, ať ho mají, určitě to také nějakou dobu trvalo, než k tomu došli. A my podle mého názoru musíme udělat částečnou regulaci tak, abychom mohli třeba za pár let udělat úplný zákaz. Ano, děkuji kolegovi Klánovi. Nyní pan kolega Vondráček.